Znovu opakuji, nemusel jsem dělat výběrové řízení. To potvrdili všichni v tom roce 2014, přesto jsem ho dělal.

Ten dopis, o kterém hovoříte, z 12. listopadu, který přišel, tak pominu, že to byl dopis, který se vůbec netýkal jmenování, ale úplně něčeho jiného, to prostě posoudili všichni právníci.

A ty paragrafy služebního zákona, na které se odkazuje paní doktorka Jelínková, která určitě psala i vaši interpelaci, protože to vlastně posílá na všechna různá místa, tak ty paragrafy služebního zákona, které byly platné od 6. listopadu 2014, se nevztahovaly na jmenování. Protože kdyby to tak bylo, tak by byl v rámci služebního zákona novelizován i zákon o inspekci životního prostředí.

A ten zákon o inspekci životního prostředí má pozici speciálního zákona. Na tom se shodli všichni námi oslovení právníci včetně těch právních kapacit. Jinými slovy, já jsem nemohl pana Geusse 10. listopadu jmenovat podle služebního zákona.

A já jsem to výběrové řízení provedl.

Shodou okolností ředitel mého personálního odboru a bývalý státní tajemník byl také spoluautorem služebního zákona. A on neměl, když mi připravoval podklady pro to jmenování, tak absolutně neměl jakoukoliv pochybnost, že jmenujeme podle zákona o České inspekci životního prostředí. Takže proto také nebyla vůbec žádná debata prostě o tom, protože ty paragrafy, které se týkaly, které byly platné, služebního zákona od 6. listopadu, tak zřetelně podle jeho názoru a názoru právníků se netýkaly jmenování ředitele inspekce. Já bych chtěl, paní kolegyně, říct ještě jednu věc. Víte, v tom vašem dopise, v té vaší interpelaci se hovořilo o personálním zemětřesení.